A možná jsem jasnozřivý, ale sledoval jsem debatu o ustavení vlády, četl jsem si programové prohlášení vlády. Já netvrdím, že nejste schopen napsat novelu lustračního zákona. Nejste schopen ji tady prosadit! A to je úplně něco jiného! Vy to nejdřív zrušíte aktivně svými hlasy, teď myslím celý klub, takže oslovuji více poslanců, takže nemusím prostřednictvím pana předsedy, takže aktivně svými hlasy to zrušíte, pak možná alibisticky napíšete poslaneckou novelu, která získá hlasy vaše, dvou poslaneckých klubů určitě a možná dalšího. A víte moc dobře, že je to menšina.

Já se teď omluvím za to, že pravděpodobně minutu a půl budu opravdu všechny zdržovat nějakou historií, která v tuhle chvíli není vůbec důležitá, ale pokud to pan předseda Mihola a pan ministr Herman použili jako argument, a ten argument je zcela lživý, tak mně prostě nezbývá nic jiného, než to uvést na pravou míru. Jenom prosím časové údaje. Bluf na Paroubka, jak říkám já, anebo paktování s komunisty, jak říká pan předseda Mihola, proběhl v červnu 2006. Pět měsíců poté, v listopadu 2006, jsem byl touto stranou KDUČSL nominován na pozici ministra financí a pozici ministra financí jsem v barvách této strany zastával dva a půl roku. To není vyhánění ze strany, někoho nominovat do vlády na pozici ministra financí. Když jsem po třech letech ztratil jakoukoliv naději, že by se lidovci mohli chovat jako křesťanští demokraté, odešel jsem od nich a založil novou stranu na křesťanskodemokratických základech. Říkám to jenom proto, abyste prosím pochopili věrohodnost argumentů, které tady kolegové z klubu KDUČSL říkají. Když někomu říkají my jsme tě za tohle vyhnali ze strany, a doopravdy mě místo vyhnání ze strany nominovali do vlády na pozici ministra financí, tak jak věrohodně můžete vnímat asi jejich ostatní argumenty, které tady říkají o jiných věcech?

V takovém případě existují jenom dvě možnosti, prostřednictvím pana předsedy pane předsedo Miholo.

To jsou jediná dvě sdělení, která můžeme chápat jako věrohodný principiální postoj.

Pan předseda Mihola. Já už jenom, děkuji za slovo, krátce a pokusím se klidně zareagovat na pana předsedu Stanjuru vaším prostřednictvím. Já to vidím optimisticky, tady tu svoji snahu, on to vidí pesimisticky. Já to respektuji a jenom bych velmi prosil, pane předsedo prostřednictvím předsedajícího, neobviňujte mě z alibismu. Vy mě asi tak dobře neznáte. Děkuji.